Samozřejmě nikomu to nemůžu nakázat, nicméně všechny poslanecké kluby se s tím nějak... nebo respektive tento nápad se setkal spíše s porozuměním, tak bych byl rád, kdybyste to zkusili i vy jednotlivci.

Pozvánka byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne.

Nevím, jestli je přítomen.